Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, za přítomnosti ombudsmanky Anny Šabatové tady projednáváme zprávu o její činnosti za rok 2017.

Je to porážka poslání, smyslu, funkce šéfa úřadu, který má hájit lidská a občanská práva našich občanů. Paní ombudsmanka se totálně netají tím, že normální občané České republiky ji nezajímají.

Konec citátu. Na lidská práva normálního pracujícího heterosexuálního bělocha jí tedy jaksi čas nezbývá. To je ovšem většinový daňový poplatník, který si paní ombudsmanku platí. Paní Šabatovou si pamatujeme z kauzy, kdy se veřejně zastala dvou muslimských studentek proti zdravotnické škole na Praze 10. Tato děvčata údajně odešla ze školy kvůli tomu, že jim škola zakazovala nosit šátek.

Co tím vším chci říci? Dámy a pánové, právě diskriminace většiny ve prospěch nepřizpůsobivých menšin je zřejmě hlavní náplní práce člověka, který má chránit slušné občany před jakoukoliv diskriminací. Krásně to ilustruje jiná kauza paní ombudsmanky Šabatové. Ta napadla družstvo Krušnohor, které na Mostecku spravuje tisíce bytů. A co se naší ochránkyni diskriminace slušných lidí znelíbilo?

To má stále více potíží kvůli rostoucímu počtu problémových obyvatel. Přestože o nesnázích lokality u sportovní haly ví i radnice či policie, už několik let se je nedaří řešit. Slušní lidé z mostecké Stovky mají dnes dvě možnosti. Čekat, jestli se jich někdo přece jen zastane, nebo se odstěhovat. Kdo jiný než on by měl hájit práva slušných lidí na bezpečí a slušný život ve svém domově? Paní Šabatová to vidí opačně a vyloženě rasisticky. Práva má jen ten, kdo není bílý. Nevím, zda naše ombudsmanka alespoň zdálky něco tuší o lidských právech. V prvé řadě by měla vědět, že pozitivní diskriminace je stále jen diskriminace. A to, že někdo bílý pracuje a nedělá bordel, ještě neznamená, že je občan druhé kategorie, stvořený jen k tomu, aby platil ze své kapsy lidi, jako je paní Šabatová. Lidi, co mu upírají právo na základní spravedlnost a ochranu. Noví marxisté, tzv. neomarxisté, mají stejný cíl. Totalitní ovládnutí společnosti. Využívají k tomu morální pozici postavenou na pozitivní diskriminaci tzv. utlačovaných menšin. Naše hnutí SPD vyjadřuje dlouhodobě nespokojenost s prací ombudsmanky, paní Šabatové. A bohužel přes naši kritiku nenastalo žádné zlepšení. Naopak.

To je potřeba si velice dobře připomenout z minulého volebního období. Tyto strany mají přímou odpovědnost za současný tristní stav.

Děkuji, pane místopředsedo. Já opravdu jenom faktickou poznámku. Za prvé, projednáváme tady souhrnnou zprávu, se kterou jste se měli možnost všichni seznámit, a třeba ta legislativní opatření jsou sama o sobě důkazem, že se tady jedná o nápravu pochybení, které se týká zejména majoritní bílé většiny. Přečtěte si prosím, koho se to týká!

Ale vůbec to nemá co společného s tím, co teď projednáváme.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vynechme minority a podobné záležitosti, ale řekněme si jasně, že úřad ombudsmana se pod vedením této dámy stal ze státní instituce pouze ohniskem pro prosazování levicového politického extremismu.

Čili není v žádném případě možné schvalovat jakoukoliv jejich zprávu.

Máte slovo, paní poslankyně. Vážená paní ombudsmanko, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo, předsedající. A to, že zkrátka je velice příhodné, když stát, který je mocný a který má různé instituce, má zároveň i možnost, jak systémově napravovat některá pochybení a jak systémově navrhovat změny, které jsou právě ve prospěch lidí.

A netuším, proč tady nezaznělo, že v té zprávě je podrobně popsáno, že veřejný ochránce práv se zdaleka nevěnuje pouze sociálním věcem, ale například i skutečně velice významnou část pozornosti věnuje třeba tomu, že stavební úřady velmi často nevymáhají splnění svých rozhodnutí vydávaných ve veřejném zájmu. To je to, když systémově selhává stát prostřednictvím stavebních úřadů.

V tom konkrétním případě už devět let.

Proč tohle tak zdůrazňuji?